Vysočina tam má zhruba 2,7 miliardy korun, což je nějakých 50 % daňových příjmů, a já mám obavy, že právě insolvenční správce bude jednat tak, že samozřejmě na samosprávy nemusí zbýt žádné finanční prostředky.

A nyní další přihlášenou je paní poslankyně Lenka Dražilová a poprosil bych, aby se připravil pan poslanec Kobza, poté pan poslanec Juchelka.

Tolik definice.

A to právě v praxi chybí.

Byla uspořádána řada kulatých stolů, konferencí i odborných diskusí.

Návrh předpokládal, že dojde k zásadnímu navýšení kapacit takzvané domácí péče a zahrnoval podrobný popis tehdejšího stavu.

Příchod pandemie covid19 ukončil naděje na možné návrhy či změny v tomto funkčním období vlády.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.